Chtěl bych zde zareagovat na slova předsedy rozpočtového výboru pana poslance Votavy o tom, že podle jeho názoru cesta nevede přes regulaci RPSN. Já si to, pane předsedo, opravdu pořád nemyslím. Vedou mě k tomu skutečnosti, které mám zjištěné, že když nutnost stanovit maximální výši úroků přijaly takové státy, jako je Německo, a to 12 procentních bodů nad průměrnou sazbu, Rakousko, Francie, Belgie, a jak říkali moji kolegové, je to ve 13 státech Evropské unie, tak opravdu ten váš argument, že ta cesta nevede přes RPSN, si myslím, že není tak úplně opodstatněný. Můžete samozřejmě namítnout, že v jiných státech to není, ale já si myslím, že ty státy, které mají vyspělé právní prostředí, jako je právě Německo, Rakousko, Francie, tak asi tam bychom měli hledat inspiraci. Zmínil bych se také ještě o tom, bylo to tady zmiňováno, že proběhl seminář k této věci. Já jsem jej vnímal jako seminář, kde bylo největším zájmem, aby ten bankovní a nebankovní trh byl co nejméně omezen. Já si myslím, páni kolegové poslanci a poslankyně, že my tady v této Sněmovně jsme proto, abychom hájili zájmy občanů, a nikoliv bank a poskytovatelů úvěrů, neřkuli dokonce lichvářů. Já si myslím, že to naše poslání tady je jiné. Já bych to tady teď zopakoval na plénu Sněmovny od zástupce této organizace zazněla na semináři doslova tato věta: Ne všichni u nás mají stejný přístup k právu a ke spravedlnosti.

Přece vás nemusím přesvědčovat o tom, že pro člověka, který se v těchto kruzích nepohybuje, což je většina obyvatel naší země, je to složitější než pro ty firmy, které se tímto byznysem zabývají.

A samozřejmě stejné platí i potom, pokud spadne do té černé nebo šedé zóny. A jestliže zazněly připomínky o tom, že je to potom problematické u lichvářů, kteří fungují bez jakýchkoliv smluv, tak my přece nebudeme u nás rezignovat na vymáhání a dodržování trestního práva. To by bylo opravdu špatné. To snad opravdu ne.

Ale přece jestliže je budeme mít registrované, tak co jim bude bránit v tom, aby poskytovali úvěry za, jak se říká, nehorázné, nekřesťanské úroky?

Samozřejmě vítáme vstřícnost všech poslanců nebo poslaneckých klubů, kteří jsou ochotni s námi dále pracovat na tomto zákoně. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Nevidím nikoho, kdo by byl přihlášen v tento moment do obecné rozpravy. Než vám dám slovo, pane poslanče , tak ještě přečtu jednu omluvu. Máte slovo.

Dámy a pánové, já bych tady zareagoval na několik věcí, které tady zazněly.